Pan ministr Metnar nám uvede tento sněmovní tisk. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

U těchto cvičení došlo během jejich přípravy ke změnám některých atributů přesahujících schválený rámec. Uvedené změny v plánu cvičení se zahraničními partnery odrážejí zejména požadavky zahraničních partnerů v oblasti přípravy do zahraničních operací včetně výstavby, schopnosti dosažení aliančních standardů a aktuální potřeby armády ČR.

Opět tento materiál byl projednán ve výboru pro obranu a děkuji za jeho podporu. Děkuji. Zpravodajem výboru je v tomto případě opět pan poslanec Pavel Růžička, kterému dávám slovo. Děkuji pane předsedající.

Usnesení výboru pro obranu načtu v podrobné rozpravě. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Otevírám podrobnou rozpravu.